Investice. Kam investice budeme směřovat? Zatím jsem nenašel nějaký podrobnější materiál, kde by bylo podrobněji vysvětleno, jaká bude struktura investic. Pořád se mluví o investicích do dopravy, do dopravní infrastruktury. Vzniknou pracovní příležitosti souhlasím. Pokud bychom podpořili zase výrobu toho, co jsme dříve vyráběli sami a dneska už nevyrábíme, tak by byl opakovaný zisk, opakovaný příjem, opakované odvody zdaněné práce. Vím, tady se kolega usmívá. Naše firmy, konkrétně my z rozpočtového výboru jsme byli v Mladé Boleslavi. Mohou je do Číny jen tak komplet vozit?

Chovejme se stejně. Jestliže stejné podmínky kladou vůči nám, klaďme stejné podmínky vůči těm, co nás zaplavují svým zbožím. Japonsko šlo cestou toho, že v době recese investovalo. Investovalo do budování komunikací, železničních tratí, dálnic. Mají tam dneska nádherné mosty. Jsou o tom studie, jsou o tom napsané zprávy. Ale tyto investice nic nepřinesly, pouze je zadlužily, protože nepřišli investoři. Pokud investoři přijdou a budou tady, plně souhlasím, až budeme mít tu jistotu. Ale pokud vystavíme průmyslové zóny a k nim komunikace a obsazenost průmyslových zón bude 10, 20, 30, 40 %, tak taková investice už je s velkým otazníkem. Čili já souhlasím s investicemi, ale chtěl bych slyšet podrobněji, přesněji, jakým směrem půjdou. Ano, spotřebu, ze které budeme sami něco mít. Byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ano, pan ministr financí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že tu máme tolik ekonomů a lidí, kteří rozumějí ekonomice, zaměstnanosti a investicím. Je to skutečně potěšitelné. Já bych zopakoval jenom fakta. Nečasova vláda plánovala schodek 120 mld.

Otázka zní, jak je to možné.

Proto mám i nadaci, která rozdává desítky milionů ročně, takzvaný švédský model, kdo to nezná.

Šetříme v provozu.

Pan Okamura. Snížení daní. To nikdo neřešil. Řídit finanční správu a celní správu. A pokud to někdo nepochopil, tak jsem před volbami o tom mluvil.

Asi se krade. Nevím, kdo tam byl ministr dopravy.